Já vám děkuji, pane poslanče.

Další v pořadí je paní poslankyně Dana Váhalová, která interpeluje pana ministra Milana Chovance. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Odposlech je významným zásahem do práva na soukromí a také práva na tajemství zpráv předávaných telefonickým přístrojem.

Chtěla bych se vás zeptat: Odrážejí tyto zveřejněné informace skutečný stav věci? Požádám pana ministra vnitra, aby vám odpověděl.

Dovolte mi ještě několik čísel.

Také bych rád upozornil, že samozřejmě zločinecké struktury využívají více telefonních čísel. Nejedná se tedy o jedno číslo jeden člověk, ale jedná se o to, že někteří zločinci využívají deset, dvacet, třicet telefonních čísel pro komunikaci se svým okolím. Co se týká nadužívání. Žijeme v demokratické společnosti, kde odposlech je nasazován na základě požadavku policie, státního zástupce a je schvalován soudem.

Z pohledu policie, jak jsem se dotazoval, i z pohledu státního zastupitelství nedochází k nadužívání odposlechů a myslíme si, že věc je v pořádku tak, jak je řešena současnou legislativou. Já jenom doplňující otázku. Požádám vás, pane ministře, o odpověď. Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, to, že by si některý policista ulehčit práci chtěl, to já nemohu vyloučit, to samozřejmě je možné. Státní zastupitelství je nezávislým orgánem a vedle toho je potřeba ještě povolení soudu.

Tato struktura by měla zabezpečovat, že se tyto odposlechy nebudou nadužívat. My si myslíme, že ten postup a stávající praxe jsou dostatečné. Děkuji za tuto otázku. Já vám děkuji. Další je paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, straníci dovnitř, odborníci ven.

Můžete, pane ministře, vysvětlit, jak je možné, že ministerstvo budou muset opustit dlouholetí zkušení diplomaté, a především můžete říci, kdo zaujme a v řadě případů vlastně už zaujal jejich místa?

Děkuji za odpověď. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám pana poslance Petra Bendla, který interpeluje ministra dopravy Dana Ťoka ve věci rychlodráhy Kladno. Děkuji za slovo, pane předsedající. I tentokrát bude moje otázka na pana ministra dopravy velmi jednoduchá. On z ní určitě nebude překvapen, neboť jsem ji pokládal i jeho předchůdci, a to dokonce několikrát, neboť je to jeden z projektů, který středočeský region a zejména Kladensko dlouhodobě zajímá, protože jsou to desítky tisíc lidí, kteří využívají železniční dopravu denně k cestě za prací a k cestě z práce, případně do školy a ze školy, a všem by na Kladensku pomohlo, kdyby se zkapacitnila ta železniční trať, případně narovnala.

Já vám děkuji a požádám pana ministra o odpověď.

Studie proveditelnosti řeší tento záměr komplexně, tedy s ohledem na možná využití a propojení systému hromadné dopravy městské i regionální a dopravy individuální se zřetelem na variantnost navrhovaných řešení.

Po schválení bude pokračovat další projektová příprava, aktualizace EIA, kterou rozbíháme, a získání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení.